Chvála bohu, už odešel z Evropské komise a já doufám, že tyhle lidi, kteří chtějí zničit tu Evropu, se už v Evropě neprosadí, protože to by byla pro nás úplná, úplná katastrofa. Já se vrátím k tomu, a to jsou ty lži, které pan premiér stále opakuje, ano.

A stejně s tou migrací. Nikdy jsme nedopustili legislativu. Ano.

Já nechápu, jak může říct, že tam něco prosadil. Neprosadil nic. A všechno se to dá dohledat.

Takže říkal: Ropa, nechceme.

A mimochodem ještě Polsko tam bylo před agresí Putina. Polsko bylo na černé listině, potom se to změnilo. Takže další věc, která je nepravda, ano? Výsledek je nula. A kdyby tam nebylo Zajíčka, který je jediný schopný z celé té party, no tak ani se nedotáhly některé věci, které byly už určeny předtím a samozřejmě potom se chlubí pan Rakušan, že dotáhl Schengen Chorvatska.

Potom pan premiér byl v Polsku. Viděli jsme tiskovou konferenci. Tvrdě kritizoval Evropu za nelegální migraci. Tvrdě kritizoval Evropskou komisi za to, že chce stále víc kompetencí a že vydírá některé státy přes peníze. Nejdřív členským státům vnutí peníze na to, co jim vyhovuje, hlavně na tu zelenou ideologii, ano, dálnice si musíme platit ze svého, ale něco nám dali. Pan Morawiecki tvrdě kritizoval, pan Morawiecki mluvil o tom, že zásadně nesouhlasí, aby byla porušená jednomyslnost Evropské rady. To je zajímavý návrh, mimo zadluženost myslím. To byl jasný lídr. A potom vystoupil pan premiér Fiala na tiskovce. O čem hlavně mluvil?

Bohužel. Takže to byla velká část jeho tiskovky.